150.

A nyní bod číslo 150, stálá delegace Parlamentu do Středoevropské iniciativy. Kolegyně a kolegové, i tady je ten případ stejný. Je to místo, které bylo uvolněno paní poslankyní Kateřinou Konečnou ve chvíli, kdy se stala europoslankyní. Ovšem teď pozor situace se mění. Ve lhůtě do 9. září nebyla poslaneckými kluby doručena žádná nominace na volbu vedoucího této stálé delegace. Po předběžných, zatím neformálních nebo neoficiálních jednáních s předsedy klubů jsem zaznamenal, že by byl zájem pokusit se znovu nominovat. Takže v tuto chvíli vyhlašuji novou lhůtu na nominace. Ještě jednou: nominace na vedoucího stálé delegace Parlamentu do Středoevropské iniciativy.

Prosím, aby poslanecké kluby nominace doručily standardně do sekretariátu volební komise. Podle toho, jestli bude schůze pokračovat, anebo nebude pokračovat v příštím týdnu, poté vyhlásíme a požádáme o nový termín volby. Pokud by se to nestihlo na této schůzi, může se to realizovat na schůzi příští. Nyní, pane předsedající, prosím, abyste tento bod přerušil do doby splnění mnou navržené lhůty. No, ano, dobře, otevírám nejdřív rozpravu. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

Minimálně je poslanecký den!

Ale to je můj postup, který případně navrhnu. Prosím, pane předsedo. Budu reagovat. Je to technická záležitost. Možné jsou oba postupy. My jsme to na komisi diskutovali. Buď je možné ten bod přerušit a opravuji se, to byla moje chyba. Pochopitelně není možné do pondělí, kdy Sněmovna nepokračuje. Možná že technicky čistší bude tento bod v tuto chvíli jako neprojednatelný uzavřít, ukončit. Takže pokud je tato poznámka, nemám s ní problém. Takže to možná zrekapituluji: Za prvé vyhlašuji novou lhůtu na nominace vedoucího stálé delegace Parlamentu do Středoevropské iniciativy.

Tak dobře, já jsem byl tak informován. Tak bude asi jednodušší, když ten bod ukončím a necháme po té lhůtě bod projednat na říjnové schůzi.